A nyní budeme v souladu s návrhem pana místopředsedy Okamury, pana předsedy Faltýnka a pana předsedy Stanjury hlasovat, že tento bod bude zařazen jako první ve čtvrtek 24. 5. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Dostáváme se k návrhům pana předsedy Stanjury, který chce ten první bod už nemusíme hlasovat, bylo odhlasováno. Dále navrhoval, abychom bod číslo 26, sněmovní tisk 87, tzv. protikuřácký zákon, zařadili na zítřek, na středu 23. 5., jako čtvrtý bod po již pevně zařazených bodech 1, 2, 3, po prvním, druhém, třetím. Takže zítra jako čtvrtý bod. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Dále pan předseda Stanjura navrhoval vyřadit ze schůze projednání dvou zpráv, jednak zprávy veřejné ochránkyně práv a zprávy České národní banky, s tím, že by byly nabídnuty těmto institucím jiné termíny na příští schůzi a o tom by rozhodoval organizační výbor. Kdo je pro vyřazení projednání těchto dvou zpráv? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

A to zítra dopoledne po třetích čteních před volebními body. Řekl jsem to dobře? Tak, to je první návrh.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro tento bod. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Myslím, že se pan poslanec ani moc nezlobí.

Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já beru na vědomí rozhodnutí Poslanecké sněmovny k tomu, abychom neprojednávali bod v kauze novičok.

Já jsem na organizačním výboru navrhl zařazení tohoto bodu. Mimo jiné i proto, že zde docházelo k projednávání kauzy novičok v různých orgánech Poslanecké sněmovny, a to i nestandardním způsobem, kdy byli zváni ředitelé tajných služeb tam, kam zváni být obecně nemají. A právě z těchto všech důvodů bylo správné, z důvodů organizačně formálních i z důvodů politických, abychom se případem novičok zabývali na této řádné schůzi. Na organizačním výboru s tím byl vysloven všeobecný souhlas. Ten návrh prošel konsenzuálně, nebyl žádný signál o tom, že bychom se tímto případem tady neměli zabývat a nyní zde vidíme výsledek tohoto hlasování. Znovu opakuji, považuji to za neseriózní a myslím si, že se projednávání té kauzy na půdě Poslanecké sněmovny stejně nevyhnete, vy, kteří se tím nyní z nepochopitelných důvodů nechcete zabývat. Děkuji. Poté pan předseda klubu Stanjura, poté pan předseda klubu Bartošek. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Jestliže máte něco neodkladného, prosím, běžte do předsálí!